Děkuji.

To chce přece každý stát.

To řekl dneska pan prezident Rúhání!

A já opravdu nevidím jediný důvod, proč bychom to naším usnesením měli Íránu ulehčovat.

Tak je tady žádost o hodinovou přestávku.